Už nyní bychom si tedy odhlasovali, že můžeme jednat i v tomto čase o třetím čtení. Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.